Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, vážená vládo, opravdu nechci prodlužovat tu debatu a budu ráda, když se vrátíme k daňovému balíčku.

Děkuji. Nyní pan předseda ČSSD Jan Hamáček, připraví se paní poslankyně Valachová, po ní s faktickou poznámkou pan místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Prosím, máte slovo. Já to nechci prodlužovat.

Určitě.

Děkuji. Paní poslankyně Kateřina Valachová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo. A myslím si, že muselo zaznít, že sociální demokracie je příznivcem referenda. Samozřejmě přijímám tu výzvu pana předsedy Okamury. Debatujme o referendu následně, až budeme ve finálním hlasování o celostátním referendu, tak jak jsme ho vydiskutovali na stálé komisi pro Ústavu, které předsedám, hlasovat, já věřím, v průběhu ledna a února.

Tak já bych zareagoval na ty nesmysly. Já jsem reagoval na jeho zmínku o referendu. Jedno, nebo druhé.

Nyní faktická poznámka pana poslance Pavla Blažka, připraví se pan předseda Chvojka. Prosím, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo.

Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já nevím, kdo a kdy bude puštěn z vězení.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Ale to, co vím, je, že prokazatelní ministři a vysocí představitelé ČSSD byli zavřeni.

Prováděl výběrové řízení bez výběrového řízení.

Na vaše vystoupení bude reagovat pan místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Já jsem tady postupoval věcně.